Nyní je tady sice zájem o faktickou poznámku, ale pana poslance upozorním, že už jsme mimo rozpravu, takže faktická není připuštěna. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Pane ministře, máte bezesporu pravdu, ale evidentně neplatí vždycky. Včera jsme tu projednávali ve druhém čtení, pokud si vzpomínám, zákon o státní službě. To je třeba zákon, který se bude týkat nějakého milionu státních úředníků a dalších samozřejmě, kteří jsou podle zákoníku práce, a dalšího velkého množství lidí, které tam naberete. Teď nechci tu debatu otevírat, to jsme tady řešili včera, to je poslanecký návrh. Proč se k tomu nevyjadřovaly všechny stupně, Legislativní rada vlády, kde by to zrovna bylo potřeba? Není to žádná malá změna, je to velký zásah. Takže to prostě neplatí zřejmě u této vlády a u této vládní koalice vždycky. Tady se jedná prostě o částečnou změnu. Znova opakuji, vy jste pro to hlasoval. Já jsem vás prosila o jedinou věc. Já jsem vás prosila, abyste ty parametry řekl.

Dobře to víte.

A to jsme se nedozvěděli. Nikoliv, takže přistoupíme k hlasování.

Tedy je to návrh na opakování druhého čtení tohoto návrhu zákona. Já tedy zahájím hlasování o tomto předloženém návrhu. Kdo je proti? V hlasování číslo 21 přihlášeno 151 přítomných, pro 65, proti 46. Návrh byl zamítnut. Nyní tedy přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.

Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Milé kolegyně, vážení kolegové, během třetího čtení taktéž padl návrh na změnu procedury hlasování, která byla navržena garančním výborem, a to aby se nejdříve hlasovalo o návrhu pana poslance Maška a potom až o návrhu pana poslance Brázdila.

Za třetí se měl hlasovat za B bod poslance Navrátila. Za páté bylo navrženo hlasování o návrhu zákona jako celku.

Já tady mám poznámku od předchozí předsedající, že ano. V tom případě se nejdříve mají hlasovat návrhy na úpravu právě podle tohoto paragrafu zákona, a pak následně tedy takové pořadí, jaké jste zmínil. Tak to je tato změna. Já se jenom ujistím, že všichni vědí, o jaké změně hlasujeme. Hlasujeme o změně procedury oproti tomu, jaká byla původně navržena garančním výborem. Kdo je proti?

Proto tedy budeme postupovat podle právě schválené procedury. Poprosím znovu pana zpravodaje, aby nám řekl, o čem nyní budeme hlasovat.

Pan poslanec Mašek má technický problém s přihlášením, nebo...? Ne, s předneseným návrhem procedury. Rozporuje, jak to bylo předneseno.

Je to takto v pořádku, oba dva předkladatelé? Není to námitka, ale je to upřesnění.

Takže jenom v tom je ten rozdíl.

Ale musíme nejdříve ještě odhlasovat tu legislativně technickou úpravu.

Všichni víme, o čem hlasujeme, pevně věřím. Proto zahajuji hlasování o této legislativně technické úpravě. Kdo je proti? V hlasování číslo 23 bylo přihlášeno 148 přítomných, pro 65, proti 1.

Účinnosti. Všichni víme, o čem hlasujeme, i pan předkladatel souhlasí s tím, že takto to zaznělo. Takže zahajuji hlasování.

Návrh byl zamítnut.